Dostával bych se do situace, že bych ve studiu seděl a opakoval odpovědi na otázky, které bych nebyl schopen a ani nemohl jako svědomitý ministr dopravy jakýmkoli způsobem zodpovídat. Pokud jde o komunikaci s veřejností, tu určitě uvítám. Pokud jde o konkrétní diskusní pořady, tak předpokládám, že se těchto diskusí budu účastnit. Takže určitě diskusi uvítám.

Děkuji za odpověď, pane ministře.

Ovšem pana ředitele jste odvolali po devíti měsících s tím, že nemá výsledky. Teprve poté se objevily ty informace od zpravodajských služeb, které samozřejmě nezpochybňuji.

Pan ministr chce odpovědět.